Ondráček Zdeněk: Není přítomen.

Podal Zdeněk: Proti návrhu.

Skopeček Jan: Proti návrhu.

Svoboda Bohuslav: Proti návrhu.

Valachová Kateřina: Pro návrh. Válek Vlastimil: Proti návrhu. Válková Helena: Pro návrh.

Vojtěch Adam: Pro návrh.

Abych dostál své povinnosti, zopakuji: Vondráček Radek: Pro návrh.

Vrána Petr: Pro návrh.

Děkuji, omlouvám se ještě dodatečně.

Adamec Ivan: Proti návrhu.

Bartoš Ivan: Proti návrhu.